Z našeho pohledu samozřejmě nelze brát za chybu druhý pilíř.

To byl úmysl, já to jako chybu to neberu, ale beru to jako špatné, co nefunguje. To zrušení tady je, a proto to také podporujeme. Děkuji panu poslanci Opálkovi. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jenom reakce na pana kolegu Stanjuru. Co chcete zachovat? Je mrtvý! Lidé o to nejeví zájem, je tam pouze 85 tisíc klientů, odpískaly to už i penzijní společnosti.

Ten pilíř je mrtvý! Děkuji panu poslanci Votavovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Stanjura. Řádně přihlášený.

Proti druhému pilíři se zvýšilo DPH, aby kompenzovalo výpadek z bilance veřejných rozpočtů.

Tak proč to nevracíte zpátky do původní polohy se stejnou razancí? Vy ho používáte pouze na platy státních úředníků, sociální dávky a vládní rozežranou spotřebu. Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Než dám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Stanjurovi, ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Daleko víc. Nyní je řádně přihlášený pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Vy jste někoho zabili, a pak říkáte je to mrtvé, co byste chtěli. Já na rozdíl od jiných se nebudu smát panu ministrovi financí, že za ty dva měsíce nepřinesl důchodovou reformu.

To přece velmi často slyšíte od lidí, kteří mají nižší penzi, než očekávali. Za druhé, a to by nás nestálo skoro nic, bychom mohli vést individuální účty každého občana.

Jen proto, aby občané viděli, že si nespoří na důchod, ale že platí penze stávajícím důchodcům.

A když se bavíme o těch komisích tato komise byla vládní.

To není tisková konference společné komise k důchodové reformě.

Plní vaše stranické zadání, proč ne, ale nazývejme to pravými jmény. Je to vaše stranická komise, která vytváří podklad, rádoby odborný, pro váš politický program.